Já vám děkuji. Nyní pan ministr s faktickou poznámkou, prosím.

Já jsem nechtěl vést debatu, co bylo. Já jsem říkal, že jsem to tady zažil v opačném gardu, nic víc.

Když jsem se ptal, jestli jsme schopni se domluvit na rapidním zkrácení lhůt, tak jsem dostal odpověď, že se to nedá garantovat, tak se na mě nezlobte. Ale pokud to má platit nejpozději k 1. lednu, tak jsem neměl jinou možnost, neměl.

Jaká je realita?

Máme dvě možnosti a je to ve veřejném prostoru.

To je prostě fakt. Prosím, pane poslanče. Pan ministr tady motá několik věcí dohromady. Tady nejde o obsah toho zákona.

Sami to nemáte v koalici vyjednáno a jednáte o tom ještě dneska dopoledne.

Nemám žádné propočty. Prosím vás, nedělejte z nás lobbisty někoho. My nejsme... My jenom chceme, abyste s námi standardně jednal. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Většinou ti, co jsou přede mnou, řeknou velkou část toho, co jsem chtěla říct taky, ale v každém případě na mě se obrátily i některé svazy právě proto, že neměly tu možnost. Alespoň to krátké nebo to zkrácené mezirezortní připomínkové řízení vůbec neviděly, co připravujete, protože vy ve své podstatě jste to vychrlili v pátek a oni to vůbec neviděli. Takže já mám tady připravené své vystoupení, protože na vás přišel dopis ze Svazu chemického průmyslu.

Ale říkám, mám připravené svoje vystoupení a doufám, že na to budete reagovat. Opravdu se přimlouvám za to, že to mezirezortní připomínkové řízení není jen tak. V minulých volebních obdobích jsem neustále od vás slyšela, že zákony jsou nedokonalé, že jsou to paskvily právě proto, že neprochází podle vás řádným legislativním procesem a nemají řádně zpracovanou studii dopadů, která v současné době není zpracovaná vůbec. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr, prosím.

Tak to prostě je, ať se vám to líbí, nebo nelíbí. Některé z jejich pohledů jsme zohlednili, některé ne. To tak je, to se nebudu ani bránit. Dopředu nevím, jaké padnou a co bude.

Já jsem ty základní principy popsal. Na tom není nic špatného. Opravdu ne, ale není to návrh zákona, který má sto stran paragrafů a tři sta stran důvodové zprávy.

Vysvětlil jsem, jak se to počítá, co je základ, co je průměr, o kolik se to zvyšuje, to fakt není složité. Já jsem tady vysvětlil, že podle mě nemám jinou možnost. Nemám z toho radost. Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Peštové.

V každém případě nikdo nereagoval, nikdo na tento dopis nereagoval. Takže nechápu, jak neformálně formálně s nimi tedy diskutují, protože jim nikdo na nic neodpověděl.

Děkuji. Tím jsme vyčerpali všechny faktické poznámky. Nyní přihláška s přednostním právem pana místopředsedy Havlíčka. Prosím, máte slovo.